Proti?

Konstatuji, že návrh byl přijat a návrh se bude projednávat ve zkrácené lhůtě o 30 dnů ve výborech, které jsme přikázali.